Prosím, aby tento návrh uvedl pan poslanec Roman Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Mezitím však oba návrhy zákonů projednaly všechny výbory, kterým byly tyto zákony přikázány, tj. v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti garanční výbor pro bezpečnost a výbor hospodářský a výbor pro obranu a u zákona o pobytu cizinců garanční výbor pro bezpečnost. Vzhledem k tomu, že již byly zákony projednány všemi výbory, kterým byly přikázány, a mohli bychom je, tyto zákony, které jsou poměrně důležité pro bezpečnost tohoto státu, projednávat dále ve druhém čtení, navrhuji, aby lhůta k projednání ve výborech u těchto sněmovních tisků byla zkrácena o 19 dnů.